Děkuji Pavlu Kováčikovi. S přednostním právem, pane místopředsedo? Vážené dámy a pánové. Já bych chtěl navrhnout jako první bod dnešní schůze bod s názvem Odsouzení politicky motivovaného násilí.

Nyní pan předseda Faltýnek. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Jak už jsem avizoval na grémiu, nicméně to neprošlo na rozdíl od toho návrhu, který tady přednášel kolega Okamura, který byl schválen grémiem, a budeme o něm hlasovat, tak bych chtěl poprosit jménem našeho poslaneckého klubu o pevné zařazení bodu z bloku zákony vrácené a zamítnuté Senátem. Jedná se konkrétně o body číslo 1 až 11. Nebudu číst všechny ty zákony.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jsem si vědom toho, že ve veřejném prostoru padlo mnoho argumentů, že se jednalo o cestu soukromou, a že tedy ústavní orgány do toho nemají co mluvit. To by bylo hezké, kdyby tam pan kolega skutečně vystupoval jako soukromá osoba. Nicméně on tam vystupoval jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a přijímal protokolární pocty, které přísluší oficiální delegaci.

Tím znemožníme nepřátelské propagandě, aby říkala, že na té cestě byl reprezentant Poslanecké sněmovny. Myslím si, že to je nesmírně důležité.

Děkuji.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid, ať si rozumíme... Tak ještě chvilku počkejte. Já vyčkám. Máte slovo.

Případně jako první bod po již zařazených bodech, pokud nějaké budou. Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová.

Jednohlasně jsme se připojili k této výzvě a jsme přesvědčeni, že usnesení Poslanecké sněmovny by této výzvě dodalo náležitou váhu. Poslanecká sněmovna v minulosti opakovaně dávala při různých příležitostech najevo, že spojenectví naší země a Izraele má pro nás všechny vysokou hodnotu a že odmítáme jakékoliv zpochybňování pozice této země, jejich nároku na vlastní území, na svatá místa a podobně.

V současnosti jsme bohužel svědky opětovně zesilující tendence antisemitismu v Evropě i ve světě. A to je tedy i další důvod, proč by země Západu, jako je ta naše, měly jasně deklarovat, že Izrael a židovský národ jsou našimi spojenci, že nás pojí nejen společná historie, kultura, ale i námi vyznávané hodnoty. Jsme přesvědčeni, že přemístění ambasád zemí V4 do Jeruzaléma by bylo zřetelným argumentem proti všem, kteří dnes zpochybňují existenci Státu Izrael nejen z řad jeho otevřených nepřátel, ale i mnohých veřejně vystupujících osobností Západu a jeho struktur. Proto bych vás chtěla moc poprosit o zařazení tohoto bodu a v jeho rámci o schválení usnesení v tomto znění dovolím si vám to usnesení teď při projednávání programu přečíst, abyste věděli, že v tom není skryto nic jiného než skutečně dobrý úmysl postavit se jednoznačně na stranu Izraele, jako jsme to činili v minulosti několikrát.